Je tam třeba i to řešení problémů v domovech pro seniory, jak umožnit pacientům nebo lidemklientům styk s příbuznými a rodinou. A to, co pokládám za mimořádně důležité, je tam i způsob, jakým je potřeba připravit očkovací plán a co má v této věci vláda udělat.

Takže my jsme připraveni s vládou diskutovat. Jsme připraveni se domluvit na řadě věcí.

Ale to, co po nás nemůžete chtít, a myslím, že jsem to zdůvodnil právně, politicky, věcně, fakticky, to, co po nás nemůžete chtít, je, abychom dnes znovu zvedli ruku pro pokračování nouzového stavu.

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, hezký den. Zatím to dnešní odpoledne probíhá podle očekávání.

No a jsme zpátky v tom klasickém programu, kdy tady vystupuje jeden opoziční politik za druhým a probíhá tady bití vlády klackem po hlavě za vládní opatření.

Není to ideální, chtěli jsme víc, chtěli jsme ještě níže, ale co nemůžete zpochybnit, je fakt, že ta opatření fungovala. A fungovala proto, že byla komplexní.

Prostě a jednoduše, ta vládní opatření zabrala.

Já jsem pečlivě poslouchal tiskové konference a poměr dotazů na petflašky piva a možné nárůsty nemocných a zemřelých, to bylo tak jedna ku pěti.